Pane předsedající, děkuji za slovo. K proceduře hlasování.

Budeli přijat pozměňovací návrh B1, stane se tím C1 nehlasovatelným. Za třetí pozměňovací návrh B2. Za čtvrté pozměňovací návrh C1. Páté hlasování pozměňovací návrh C2. Šesté hlasování o návrhu zákona jako celku. Ano, určitě. Já jsem mezitím přivolal poslankyně a poslance do sálu. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím přihlaste se znovu svou hlasovací kartou.

Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 36, přihlášeno 160 poslanců, pro 160, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

Navrhovatel? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Nevludové na zrušení nově zařazeného § 4b odst. 3 a 5 návrhu zákona. Ano, navrhovatel také nesouhlasí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením B2. Jedná se o pozměňovací návrh opět paní poslankyně Nevludové na zrušení nově navrhovaného § 5a odst. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1, protože návrh B1 odhlasován nebyl.

A pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 40, přihlášeno 161 poslanců, pro 20, proti 42. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Dalším hlasováním je hlasování o pozměňovacím návrhu C2. Stanovisko garančního výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu je doporučující. Navrhovatel? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.